Poslední poznámka k těm nekalým praktikám. Mám zkušenosti z obou dvou stran, odběratelů i dodavatelů. Copak to stát nedělá v mnoha jiných případech? To je přece naprosto standardní.

A pak jenom taková poznámka, která mně přijde spíš úsměvná nebo odlehčená.

Nebo na ta lepší místa platíte větší cenu? Není to nekalá praktika? Jak je to možné?

A to je přece standardní marketingová akce, která podporuje prodej konkrétního produktu. Neříkejte mi případy, že uzavřu smlouvu, kterou uzavřít nechci.

Ale jinak to nejsou prostě argumenty, ale jenom dojmy, že něco takového se děje. Takže já potvrzuji ten ideový spor o to, jestli ano, nebo ne, a nejsem předkladatelem návrhu zákona na zrušení. Právě proto, že si myslím, že ty nástroje, které říkají evropská legislativa, jsou dostatečné. A sama vláda přiznává, že tyto nástroje nemůže použít, protože k ničemu takovému jako kartelovým dohodám a zneužívání dominantního postavení na trhu nedochází v České republice.

A vláda se rozhodla, že v tom věčném sporu mezi odběrateli a dodavateli bude fandit jedné straně. Já děkuji. Není tomu tak. Otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji faktickou poznámku pana poslance Urbana. Pardon, podrobnou rozpravu a faktická poznámka pana poslance Urbana. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

To si prostě vysvětlit neumím. Je mně divné, proč stejně vypadající zboží v České republice je jiné než to zboží, které je ve Francii nebo v Německu, a zdůvodňuje se to tím, že tady na východě máme nějaké jiné chutě.

Nicméně zdá se mi, že všechna pravidla v České republice prostě dodržována nejsou.

Děkuju za slovo. Prosím, máte slovo. To je faktická připomínka k vystoupení mého kolegy, na tu mám bezesporu právo. Já souhlasím s panem poslancem Urbanem. Mně je to taky divné, nebo podezřelé, jak říkáme my u nás v regionu.

Já myslím, že odpověď je jednoduchá na straně dodavatelů. Protože já s vámi souhlasím. To, co jste říkal, je fakt divné.

Předají si. S tou kvalitou je to horší.

Bezesporu. A to, co my vyčítáme, a to je ten spor, proč se vláda možná mi pan premiér odpoví rozhodla, a má na to právo, fandit jenom jedné straně sporu. Jak zákon o významné tržní síle zlepší kvalitu nabízených produktů? No to by mě tedy fakt zajímalo. Jak sníží ceny? To by mě taky zajímalo. Děkuji. Prosím další faktickou pana poslance Plzáka. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedající, za slovo. Já navážu. Mě zaujalo ve vystoupení pana kolegy Stanjury to, že on ten vztah mezi dodavatelem a odběratelem považuje v tomhle případě za nefér, že tady vláda straní jedné z těch stran. Já vám připomenu jeden příklad z minulosti a doufám, že se vejdu do dvou minut. Jestli si pamatujete, bylo nebylo, byla tady jakási Julínkova zdravotní reforma. V té reformě mohly vznikat nezávislé další pojišťovny, jejich zakladatelé mohli mít svoje zdravotnická zařízení, neexistovaly by žádné ceníky výkonů, bylo by čistě na dohodě nebo na smluvním vztahu mezi pojišťovnou a smluvním zařízením, jaké smluvní podmínky si nasmlouvají.

A jinak se dostat k prostředkům z veřejného zdravotního pojištění než přes ty pojišťovny, to opravdu nešlo.